V této souvislosti bych vám rád připomněl, že jako vrcholný představitel státu jste vázán základní povinností podle § 1 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, a to k zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrany jejích demokratických základů a ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot.

A já se vás tedy v této souvislosti ptám na to, kdy sdělí vláda České republiky prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu společnostem ČEZ, a. s., a Elektrárna Dukovany II, a. s., že nemají zvát do výběrového řízení pro stavbu výstavby nového jaderného zdroje společnosti z Ruské federace a Čínské lidové republiky.

Děkuji za slovo. No mě vždycky fascinuje, když někdo hned v první větě neříká pravdu. Není to pravda.

A mně nemusíte připomínat, jak se mám chovat.

A my znovu opakujeme a říkáme to, že hlavní dodavatel bude vybrán v kompetitivním tendru, jehož cílem je samozřejmě získání nejlepší nabídky z pohledu ceny a podmínek včetně zapojení českého průmyslu a přenosu knowhow. Samozřejmě bezpečnostní zájmy státu jsou klíčovým aspektem, který musí být investorem po celou dobu, tj. při přípravě projektu, výstavbě i provozu, zohledněn.

Nebo ve Finsku. Takže já chci jenom zopakovat, že vláda má právo vstoupit do výběrového řízení na dodavatele nového jaderného zdroje, ale společně s panem ministrem Havlíčkem jsme několikrát jasně deklarovali, že cílem projektu je co možná nejnižší cena pro koncové spotřebitele, tzn. levný proud pro další generace a zajištění energetické soběstačnosti republiky.

Děkuji za slovo.

Tak ať to projedná bezpečnostní výbor. Proč se to ještě nestalo?

Je potřeba jim to jednoznačně říct, ať toto nedělají.

Pan premiér bude reagovat? Já české.

Nerozhodneme. Není to ani v plánu. Tak já vůbec nechápu, proč tady vystupujete a neříkáte pravdu.

Takže nechápu, proč to říkáte, když to není pravda.